Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Další věc, kterou bych chtěl teď říct vaším prostřednictvím paní kolegyni Langšádlové, je moje osobní výzva.

Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste učinila veškeré kroky jako ústavní činitel této země, abyste ochránila nejenom Židy žijící v České republice, ale pokud možno v celé Evropě před další vlnou islamizace v Evropě, která je ohrožuje, protože je to nepochybné, je to jednoznačné, je to nezpochybnitelné. Tento rostoucí antisemitismus, který se nám tady objevil v Evropě, není dílem původních Evropanů. Antisemitismus původních Evropanů je na setrvalé úrovni.

Takže děkuji, že už toto nikdy nebudete aktivně podporovat.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já samozřejmě vítám tuto rezoluci, to usnesení, protože antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní.

Ještě se zeptám na případná závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan zpravodaj také. Kolegové, kolegyně, já děkuji za proběhlou rozpravu. Chci zde říct, že to usnesení obsahuje skutečně celoevropský, celosvětový rozměr, jak zde zaznívalo, a to z toho důvodu, jsem přesvědčen, že Česká republika má vystupovat proti projevům antisemitismu na mezinárodním poli, aby všichni věděli, že takové chování, jako se může projevovat v některých evropských státech, je u nás naprosto nepřijatelné.

Když se podíváte na řadu jiných států, tak je jednoznačné, že toto není problém Státu Izrael a není to pravda.

Možná jste zažili některé sportovní události, kdy odmítli Izraelcům podat ruku po proběhlém zápase. Děkuji.

To je naprostý nesmysl.

Jako první je přihlášený pan kolega Bartošek, který to signalizoval v obecné rozpravě, takže je řádně přihlášen.